Domnívám se, že ne.

Děkuji a nyní prosím s faktickou pan poslanec Jandák. Dámy a pánové, vážená kolegyně předřečnice, já nechci dlouho zdržovat. Já bych chtěl začít jenom pointou jednoho slovenského vtipu, která říká zvonku to tak vyzerá. Podívejte se, já si myslím, že každý rozumí v této Sněmovně médiím, dopravě a zdravotnictví. O tom jsme se přesvědčili. Já si myslím, že v tom pokračujeme. Já nechci říkat, že to, co jste tady řekli vy i další člen vašeho klubu, nejsou tak úplně pravdy. A nechtěl bych už vůbec říkat, že jsou to polopravdy.

Protože ta televize... Ze zásady novináři nějak poslance nemají rádi. Děkuji vám mockrát. Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Valenta. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jen stručně k panu kolegovi Jandákovi. Máte samozřejmě a nepochybně plnou pravdu. Jenže kde jste byl, když já jsem mluvil?

Děkuji a další přihlášený do rozpravy je pan poslanec Komárek. A jenom malé upozornění. Takže vás pozvu k mikrofonu a případně dopředu se omlouvám za případné přerušení. Děkuji, paní předsedající. Já myslím, že v tomto bodě, zcela výjimečně možná i kolega Jandák mi přizná, že se v tom trošku vyznám , a proto se nevejdu do těch dvou minut, které mi zbývají, a budu přerušen. Protože já bych do toho skutečně rád vnesl trošku pořádek. Myslím, že veřejnoprávní televize by v dnešní době mediální krize měla být co nejsilnější a co nejlepší. Myslím si, že politici by se neměli k obsahu vůbec vyjadřovat, neměli by se vyjadřovat ani k tomu, jaké pořady jsou dobré a jaké pořady jsou špatné a kolik které stojí nebo kolik které nestojí.

Nemůže to ovlivnit ani Rada České televize. Podle zákona je Česká televize zcela nezávislá a za program odpovídá pouze její ředitel. Přesto se přiznám, že mám se zprávou o hospodaření Rady České televize určitý problém. Ten zákon dává Radě České televize příliš malé pravomoci z hlediska kontroly hospodaření České televize. A myslím, že ta kontrola má být důsledná a má být i větší účast rady na tvorbě nejen jednoho rámcového rozpočtu, ale vůbec na tvorbě hospodaření České televize. Ovšem toto jí současný zákon neumožňuje. Druhou vadou tohoto zákona je, že televize dává odděleně zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření.

Určitě byste na něco takového nepřistoupili. Ale pozor, toto není kritika České televize. Já se k České televizi vyjadřovati nechci a nebudu. Já kritizuji zákon a v druhé části svého vystoupení budu kritizovat radu. Děkuji a teď se vzdávám slova, protože budu přerušen. Děkuji. Přerušuji v tuto chvíli projednávání tohoto bodu.